193.

Poprosím pana ministra financí Ivana Pilného a zpravodaje garančního výboru pana poslance Votavu. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny a ptám se pana ministra, jestli jako navrhovatel má zájem... Máte slovo, pane ministře. Děkuji za slovo, pane předsedající.

K návrhu zákona nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane ministře.

Já tedy poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, smysl této změny odůvodnil pan ministr. Nemá cenu, abych se k němu vracel. Rozpočtový výbor projednal na svém jednání tuto změnu a doporučuje Poslanecké sněmovně schválit bez připomínek. Ve druhém čtení také nebyl podán žádný pozměňovací návrh. To znamená, že k hlasování je pouze návrh, tak jak byl předložen Poslanecké sněmovně. Ano, děkuji.